Nyní tedy budeme pokračovat v projednávání a já budu konstatovat, že tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Já bych chtěl vyjasnit před tím hlasováním legislativní stanovisko, zda je to možné. Určitě to můžeme přerušit do příští schůze. Opravdu si nejsem jist a prosil bych o stanovisko legislativy, zda tento postup je možný. Já budu konstatovat, že jednací řád, když neupravuje něco podrobně, zůstává to na rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Protože padl procedurální návrh, tak ten procedurální návrh budeme hlasovat. Tak jako tak rozhodne Poslanecká sněmovna. Já jen podotýkám, že i když je schůze schválena, je svolána na základě podpisů potřebného kvora poslanců, tak skutečně nejde nic dělat s programem, ovšem uvnitř těch bodů platí všechna ostatní pravidla, to znamená, že jak odročení projednávání do splnění určité lhůty jestli chcete, pane předsedo, konstatovat jednací řád, mohu to učinit, ale v tomto ohledu samozřejmě je důležité si uvědomit, že tak činíme v době, zda uplynula, nebo neuplynula lhůta pro jednání výboru, což já považuji za mnohem důležitější, a je s podivem, že ji nemáme.